Děkuji paní poslankyni Miroslavě Němcové. Dále se hlásí pan poslanec Černý. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte jenom pár slov na toto téma. Já naprosto sdílím rozhořčení členů organizačního výboru, kteří se cítí zřejmě podvedeni, nebo minimálně nepřesně informováni. Nicméně nedovedu v tuto chvíli odpovědět na otázky, které tady zazněly. Nejsem členem organizačního výboru. Mám tu čest zastupovat předsedu našeho výboru, který je ale v tuto chvíli právě na zahraniční cestě, předpokládám, že služební, doufám, že ne soukromé. Je tam s předsedou sněmovny panem Hamáčkem, a tudíž tady nejsou. Není tady ani Filip, ten je pravděpodobně někde ve vzduchu v tuto chvíli, a pokud bychom chtěli zabránit hanbě, jak tady bylo řečeno, tak nám asi nezbude, než vydat pokyn naší protivzdušné obraně, aby udělala, co umí, a to letadlo sestřelila. Ale nevím, jestli to je to správné řešení. Zřejmě už nezabráníme tomu, aby místopředseda Filip přistál pravděpodobně v Moskvě, nevím, kam přesně letí. Mně je známo jen jedno jediné že údajně by se měl asi dnes večer setkat mj. s poslanci ruské Dumy, zřejmě s členy zahraničního nebo nějakého podobného výboru, ale víc bohužel nevím. Netuším ani, proč předseda Sněmovny kolega Hamáček podepsal tuto zahraniční cestu, a už vůbec netuším, proč obešli organizační výbor. Tomu prostě nerozumím. Je to proti zásadám.

Nechci se pouštět do spekulací, co z toho může udělat propaganda ta nebo ona, bezesporu pracují obě. Nevím, která lépe, která hůř, ale pracují obě a velmi intenzivně. A mám jenom jednu velkou obavu, že čím víc budeme tento v podstatě vnitřní problém Sněmovny protože to je selhání vnitřních orgánů Sněmovny, které zřejmě nekonaly, tak jak měly. Nesouhlasím s paní kolegyní Němcovou, že by to bylo nějaké zvlášť velké bezpečnostní riziko, pokud už ta cesta je v běhu, pokud už tomu nedokážeme efektivně zabránit jinak, a doporučuji proto, abychom vyčkali do té doby, než nám oba zmínění aktéři této eskapády, tedy jak předseda Sněmovny pan Hamáček, tak místopředseda Sněmovny pan Filip, podají vysvětlení. Proto si tedy dovolím navrhnout odročení tohoto bodu, přerušení tohoto bodu do doby, než budou oba přítomni. Ve chvíli, kdy budou přítomni, můžeme se relevantně vrátit k tomuto tématu a projednat ho tak, abychom zjednali pořádek, nápravu a pokud možno zabránili k tomu, aby se podobné excesy opakovaly, ale zřejmě už nedokážeme zabránit tomu, aby tato zahraniční cesta neproběhla.

Děkuji panu poslanci Černému. On dal procedurální návrh, ale pan zpravodaj se hlásí se stanoviskem zpravodaje. O procedurálním návrhu dám ihned bez rozpravy hlasovat. Nicméně jako zpravodaj i jako předkladatel návrhu usnesení říkám, že jakkoli toto stanovisko by za normální situace znělo korektně, tak se nejedná o nic jiného, než aby jeho přijetím dosáhl jeho navrhovatel toho, že cesta bude skutečně vnímána jako oficiální zahraniční cesta z České republiky, což je přesně to, čemu se my, kteří jsme mými ústy předložili návrh toho usnesení, snažíme zabránit. Nestane se dneska večer nic jiného, než že se místopředseda já vím, že je ve vzduchu, a bylo pravděpodobně důležité to před námi utajit do poslední chvíle.

A cokoli tam bude říkat, bude říkat Poslanecká sněmovna jeho ústy. Ti z vás, kteří budou hlasovat pro přerušení, tak s touto situací budou souhlasit.

té cestě se nedá zabránit.

Já vás varuji, já vás prosím, aby zastupoval nás všechny. Ať si zastupuje svoji stranu! Pan poslanec Černý chce modifikovat nějakým způsobem svůj návrh, o kterém dám potom bez rozpravy hlasovat. Děkuji, pane místopředsedo. Nechci ho modifikovat, chci jen pana zpravodaje vaším prostřednictvím upozornit na to, že tu propagandu jsem myslel, že necháme já mám přednostní právo, pánové v tuto chvíli, tak jako vy.

Odhlašuji vás tedy a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 150, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 71, tento návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat dále. S přednostními právy se nejprve přihlásili: pan předseda poslaneckého klubu KDUČSL Jiří Mihola, po něm pan předseda Stanjura, po něm pan místopředseda Bartošek, po něm pan poslanec. Prosím pana předsedu Miholu.